Co z toho je užitečné pro dnešek, kdy posuzujeme záměry nové koaliční vlády a styl, kterým je chce prosazovat?

Oba dva, každý ovšem z jiného důvodu, ztratili nakonec mediální svatozář. Především to, že předvolební sliby nejsilnější strany vládní koalice tvrdě narazily.

Donedávna jsem si myslel, že současná vládní koalice je přece jen trochu jiná než její předchůdkyně. Už si to nemyslím, neboť lidovci prý nechtějí ani slyšet o jakémkoliv oprávněném zásahu do tzv. církevních restitucí. Jako součást vládní koalice by si však mohli alespoň uvědomit, že pokud nejsou peníze na zvyšování důchodů, na slušné přídavky pro děti, na aktivní politiku zaměstnanosti, investice, tak dávat nyní až neuvěřitelně velké finanční náhrady církvím je mimořádný hazard s veřejnými financemi! Jistě každý alespoň trochu informovaný člověk ví, že to protagonisté z řad církevních prelátů i bývalé vládní koalice udělali vcelku mazaně. Dokonce tak mazaně, že církevní subjekty ženou k soudům nejen stát, ale i kraje, obce a soukromé osoby. I to je důvod, proč veřejně vyzývám předsedu vlády, abychom se k uvedenému zákonu vrátili.

Co se dá dělat? Nějak si s tím budeme muset poradit! Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Já si myslím, že skutečně když nebudeme mít na uhrazení vládních slibů, tak se sliby prostě z naděje přemění na iluze. A myslím si, že je velmi důležité tomuto, zejména tomuto se věnovat.

A ta nepodpora může mít dvojí podobu: prostě buď ne, a to je naše vyhraněná pravicová opozice, která na vládě nenechala nit suchou ale z pravicových pozic, anebo je to zdržení se, které je také nepodporou, a to předkládá jako jistý postoj vůči vládě KSČM.

Takováhle gesta nemáme zapotřebí dělat. My se snažíme věcně vysvětlit, co nám v programu vlády chybí a co je tam nedostatečně vysvětleno, jak to vláda chce realizovat. Zkrátka opozice může být i věcná. Nemusí dělat takovou tu tchoří politiku, že když nejsem ve vládě, nemohu uškodit, tak aspoň zasmradím.

Mně z toho vychází, že změny skutečně jsou velmi dílčí, že se jedná jenom o korekci, a že tudíž na hlubší změnu si budeme muset počkat. Přesto si myslím, že dílčí cíle v oblasti ekonomiky mohou být některé zajímavé, ale to ekonomické nebo finanční zabezpečení jaksi se nedá vyčíst z programu a samozřejmě že je jasné, že tam nemohou být detailní rozbory, analýzy, čísla; to není funkcí vládního programu, ale mělo by být aspoň z toho zřejmé, kde a jak na to chceme vzít. A já se obávám, že seberychlejší Kobra nevybere během jednoho roku tolik peněz navíc, aby zbilancovala některé věci, které budou požadovány v návrhu rozpočtu na rok 2015.

Naopak některé systémové věci se řeší polovičatě.